O statistikách České republiky v oblasti patologického hráčství pojednávají zprávy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky.

Abychom se mohli pohybovat volně v diskusi o loteriích, musíme si být jisti základními pojmy v rámci herní problematiky. Tedy řekněme, co je to hra. Dovoluji si připomenout, že pojmem hra jsme se již zabývali v podkapitole, kterou jsem přednášel na samém začátku, a to z pohledu sociologického a psychologického.

Hry ale často zasahují do majetkových či obligačních práv a povinností subjektů. Tím vznikla potřeba hru jako specifický druh společenské činnosti a zábavy upravit prostřednictvím právních norem. Z důvodu historicky starší existence soukromoprávního pojmu civilního práva sázky a hry si začněme vysvětlovat právní rozbor pojmu hry právě u tohoto právního odvětví. To nám, budemeli se tomu skutečně věnovat, umožní snadněji pochopit podstatu a další třídění her z pohledu práva.

Občanskoprávní pojem hry, sázky či losu obtížně se hledá jak v novém, tak v bývalém občanském zákoníku základní soukromoprávní úprava herní problematiky. Kapitola se zaměřuje pouze na vymezení pojmů používaných v právních normách.

Definici pak není možné nalézt ani v jiných částech. Sázkou rozumíme smlouvu o sázce za předpokladu naplnění obecních znaků smluv o sázce a hře, jejímž pojmovým znakem jsou protichůdná tvrzení stran o tom, zda určitá událost existovala, existuje, nebo teprve nastane.

A této události říkáme sázková událost.

Pojem los se posuzuje jako sázka nebo hra.

Jak jsem již několikrát ve svých vystoupeních zdůraznil, osobně mě velmi mrzí, že všechny typy her, ať již ty nevinné společenské zábavy, jako jednou týdně si vsadit sportku, pardon, tiket, omlouvám se, nechci dělat reklamu jakékoli společnosti, dokonce i tombola je upravena příslušným zákonem, že se to označuje jedním slovem hazard.

Hazardem totiž podle mého názoru rozumíme sázku a hru jako určitý smluvní typ. Tento typ je charakteristický především svou aleatorností a zpravidla také úplatností. Oba tyto znaky jsou významné pro možnost definování hry jako hazardní. Úplatnost je znakem jen některých sázek a her. Jiné sázky a hry mohou být uzavřeny i bez vkladu do těchto her.

Můžete pokračovat, i když není přítomen. Důležitý je zpravodaj. Zpravodaj je přítomen. Navrhovatel stejně nemá šanci. Navrhovatel to nedostane ani do podrobné diskuse.

Úplatnost je znakem jen některých sázek a her. Jiné sázky a hry mohou být uzavřeny i bez vkladu do těchto her. V úvodu jsem již zmínil finanční aspekt her představující proniknutí her do reálného světa jedince. Prolomením bariéry striktního oddělení her a reálného života došlo k vytvoření takzvaných zvrácených podob her.